V této skupině nezemřel ani jeden jediný pacient.

Potom se nedivte, že v lidech vznikají opravdu tyto pocity a tato nálada, že někdo si globálně nepřeje jednoduché a laciné řešení covidové krize a že se tady nacházejí lidé, kteří tomuto plánu, tomuto velkému resetu, zřejmě s chutí pomáhají. Ovšem problém je v tom, že kdyby lidé umírali jenom kvůli neschopnosti vlády, tak by se jednalo o zabití, pokud jednají kvůli špatnému úmyslu vlády, tak se jedná o úplně jinou činnost.

Děkuji.

A sice ten návrh zní: Poslanecká sněmovna schvaluje prodloužení stavu nouze na žádost vlády, a to do 14. února, to jest neděle, do 24 hodin.